A když jsem se o tom bavil s obcemi, tak obce mi vyčítaly některé věci a já je rád přiznám, ale nevyčítaly mi manažerské rozhodnutí.